Ta pravidla vycházejí z nějakých standardů. Patnáctky ve třídách a dítě po jednom v lavici nejsou českým výmyslem. Udělejte si screening nebo si ho nechte udělat v rámci poslaneckých klubů v jednotlivých evropských zemích.

Tak prosím, máte slovo.

Do toho je problém, že ne všichni mají doma dostupné digitální zařízení, dostupná data.

Jak jsem zmiňoval, ne každá rodina má tablet, ne každá rodina má počítač, ne všichni mají datové přístupy. Otázky toho, jakým způsobem to případně potom řešit.

Prosím, máte slovo.